Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil návrh novely horního zákona, který se týká dobývání břidlicových plynů a podzemního zplyňování uhlí. Tato novela je zde ve Sněmovně už poměrně delší dobu.

V současné době dochází ve světě i u nás k aktivnímu hledání a těžbě tzv. břidlicového plynu, čili hořlavého plynu vznikajícího při podzemním spalování uhlí. Žádosti o průzkum ložisek těchto vyhrazených nerostných surovin, které stát obdržel v předchozích letech, způsobily velkou právní nejistotu občanů, kteří v daném území žijí. Rovněž odhalily nepřipravenost našeho právního řádu na možnosti jednoznačného a striktního rozhodnutí ve smyslu vyloučení těchto v našem geologickém podloží velmi problematických technologií. Tato novela si neklade za smysl zabránit dalšímu zkoumání geologického podloží, jehož znalost je již dnes na velmi podrobné úrovni, která je ve světě ojedinělá. Cílem je pouze vyloučit použití technologií, které nezaručují jistotu vyloučení kontaminace podzemních vod či neřízené procesy spalování. V současné době nemá státní správa v rukou jednoznačný nástroj pro vyloučení těchto technologií a občané se právem obávají chyb, které již nastaly v souvislosti s rozhodovacím procesem v rámci správních rozhodnutí. Tolik stručně má důvodová zpráva a já se tímto hlásím do obecné rozpravy, kde bych ji rozvedl trochu šířeji.

Máte slovo. Dobré odpoledne pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové. Sněmovní tisk 220, tak jak pan předkladatel tady již konstatoval, předložila skupina poslanců již 3. června 2014 a vláda se k tomuto tisku vyjádřila 3. července 2014, kde s tímto návrhem vyslovila nesouhlas. Vláda posoudila tuto problematiku a vyjádřila se, že nepovažuje za potřebné horní zákon v navrhovaném směru novelizovat. Stávající právní úprava ve spojitosti se státní energetickou a surovinovou politikou poskytuje dostatečnou ochranu životního prostředí před negativními dopady průzkumu ložisek a těžby tzv. břidlicových plynů. Pane zpravodaji, já vás přeruším na chviličku a znovu požádám sněmovnu o klid. Myslím, že nejde o tak jednoduché téma, abychom ho odbyli v prostředí, které nezaručuje dostatečnou pozornost jednotlivých kolegyň a kolegů. Metoda vysokoobjemového hydraulického štěpení, na niž je návrh primárně cílen, není v současné době v České republice používána a ložiska, která by mohla být za pomoci této technologie dobývána, nebyla v České republice identifikována.

Konstatuji, že tento zákon byl projednán a schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů, 89/2016 Sb. Konkrétně tyto návrhy skupiny poslanců byly již řešeny Sněmovnou v bodech C a v bodech D, kdy k těmto návrhům již Poslanecká sněmovna hlasovala a zamítla je. Tolik ke zpravodajské zprávě. Domnívám se, že z toho již zcela jasně vyplývá, že je zbytečné mrhat ctěným časem Poslanecké sněmovny, abychom projednávali identickou záležitost, která je předmětem návrhu skupiny poslanců.

A pan zpravodaj se hlásí také. Pan kolega Adamec. Prosím, máte slovo.

Já si vzpomínám, je to někdy dva a půl roku zpátky, možná tři, bylo to těsně před parlamentními volbami, tady objížděli zástupci amerických společností a zkoumali, co si tady v České republice mohou dovolit.

Aha není ministr. Tady nikdo není?

Požádám předsedy vládních poslaneckých klubů, aby některého z ministrů vlády...

Já se omlouvám všem kolegům i vám, pane předsedající.